Děkuji. Dobrý den, kolegyně, kolegové.

Ptám se na závěrečná slova? Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pokusím se velice stručně shrnout v reakci na některá vystoupení, co tady zazněla.

Takže říkám to tady na mikrofon.

Je to srozumitelné? Dám příklad.

Potom počty společníků. Debatovali jsme o tom.

Čím víc společníků tam bude, tím vytváříme větší distorzi.

Neměli zaměstnance, neměli Antivirus, neměli nic speciálního.

Podpořím to aktivně, až budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Podívejte se. Aha, to jste nebyl vy, tak se omlouvám.

Nepodporuji to. My jsme to udělali v první vlně, protože jsme tady plošně vypnuli ekonomiku. Tehdy jsme prostě pomohli tím, že jsme prominuli sociální, zdravotní všem OSVČ. Je to velký zásah do sociálního systému, už tak dost oslabeného. Je to velký zásah do zdravotního systému, kterému jsme teď pomáhali tím, že jsme zvedali výrazně platbu za státního pojištěnce.

Myslím, že potřebujeme zdravotnictví ve finanční kondici. Nejde to udělat parciálně. A z těchto důvodů říkám, aktivně to nepodporuji jako ministryně financí, když ty debaty se vedou. Ještě tady padalo několik příspěvků, tak si dovolím říct ke kompenzacím. Jsem ráda, že už se tedy neřešila kompenzace obcí.

Řešila se kompenzace krajů, tak si dovolím k tomu pár slov.

Do oblasti sociálních služeb, zdravotnictví šly miliardy.

Příspěvek na výkon státní správy, který je pravidelně valorizován.